Rozhodneme o něm v hlasování číslo 297, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro... Pardon, omlouvám se. Všechny vás odhlásím.

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Dobrý den. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte, abych vznesl procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do příští schůze Poslanecké sněmovny.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Je mou povinností přerušit tedy projednávání bodu č. 22, vládního návrhu zákona o změně zákoníku práce, s tím, že přerušuji v obecné rozpravě, když s přednostním právem je přihlášen jako první pan zpravodaj Jaroslav Zavadil.